A tady je návrh, který to těmto firmám nesmírně zkomplikuje a říká se, že to je ve prospěch zaměstnanců. To není žádná pravda. Malé firmy jsou základem české ekonomiky. Jsou to ti, kteří nehledají daňové úlevy a investiční pobídky v okolních státech. Jsou to ti, kteří neodejdou do jiných států, kteří zabezpečují především ty základní služby, které potřebují naši občané. Už tak vnímáme devastující dopad EET na služby, zejména na venkově. Jasně, ve velkých městech ten problém není, ale na venkově to je. Ten návrh si nezaslouží, abychom o něm dále debatovali. Dneska je pravý čas ten návrh zamítnout.

Všichni sociální partneři. Protože já jsem mluvil se zástupci zaměstnavatelů a ti jsou ostře proti. Ti jsou ostře proti. Takže buď platí sociální dialog vždycky, nebo nikdy. Když byla Hospodářská komora pro EET, tak tady zejména vládní poslanci tím velmi často argumentovali. Já souhlasím s tím, že někteří vládní poslanci vystupují, že jsou proti tomuto návrhu zákona. Máme stejný názor. podporou Hospodářské komory nebo asociace, kterou vedl pan Havlíček, argumentovali tím, že podporují EET, aby tady řekli: My jsme proti, protože tyto asociace jsou také proti.

Proč jim ztěžujete už tak těžkou pozici? Proč ztěžujete pozici, nebo chcete snížit pozici živnostníkům, kteří také zaměstnávají a mají zaměstnance.

Neztěžovat pozici zejména malých a drobných podnikatelů dalším zbytečným opatřením. Pokud i malý podnikatel, malá firma usoudí, že si může dovolit z organizačních, ekonomických, jiných důvodů dávat svým zaměstnancům pět týdnů, zákon to umožňuje.

Musím říct, že je úsměvné poslouchat argumenty, že je nerovný přístup, protože zaměstnanci veřejné správy mají pět týdnů.

Nemají takové ty výhody.

To není spravedlivé. Dejme šest. Kde to skončí?

A pro vládní poslance mám připomenutí. Je to sice váš koaliční partner, ale nemáte to v programovém prohlášení, takže si myslím, že můžete projevit svou svobodnou vůli a spolu s námi tento nesmysl poslat tam, kam patří, to znamená zamítnout. Děkuji, pane předsedo.

Nyní budou následovat faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych třeba s řadou věcí dokázal polemizovat, kdybych nebyl svědkem toho, jak se zaměstnavatel choval k zaměstnanci, zahraničnímu zaměstnanci, v jednom obchodním řetězci.

A bylo to tady v Praze 6.

Ale položil bych řečnickou otázku.

A i to jsou případy. A nezpochybňuji to, že jsou i zaměstnavatelé, a věřím, že jich je velká část, kteří si skutečně váží svých zaměstnanců a chtějí je udržet a chtějí jim nabídnout jistotu jejich práce, a dlouhodobou jistotu, protože jsou si vědomi toho, že potřebují také oni splácet půjčky, hypotéky, byt, investovat do vzdělání svých dětí. A Hospodářská komora stojí v tento moment

Pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, asi zřejmě se nebudete divit, když vám řeknu, že s panem kolegou Stanjurou zásadně nesouhlasím v tom, že nejrozumnější je to okamžitě zabít.